Já bych tady si mohl vymýšlet, pane poslanče, a říkat všemožné věci, a já vám tady chci říkat úplnou pravdu a ta pravda je: nesaháme na platy policistům, nikoho nepropouštíme, nerušíme jedinou tabulku, ale nějak si s těmi úsporami poradit musíme. Ale ještě jednu věc: není nic dohodnuto. Je tady nějaký návrh střednědobého výhledu, ale rozpočet jako takový s veškerými objemy se bude dělat až hlavně v letních měsících, případně v září. Děkuji a doplňující dotaz.

Děkuji taktéž a opět s reakcí pan ministr. Dlužno dodat, rada z nich jsou třeba i bývalí policisté, někteří z nich pobírají výsluhové záležitosti, ale je jich tak nějak...

Samozřejmě že my si uvědomujeme, že platová úroveň nebyla optimální. Ony se jim platy řekněme v absolutním čísle nesnižovaly, ale v poměru k tomu, jak vypadal průměrný plat, samozřejmě ten procentuální podíl, respektive ta procentuální hodnota, jak vysoko se dostanou na průměrný plat, opravdu klesala. A proto my říkáme: nemůžeme si dovolit pokles platů ani u občanských zaměstnanců, to je nesmysl, to by tam nikdo nebyl. Jenom prostě říkám, že v rámci celkového šetření, v rámci celkové revize agend budou určitě i místa občanských zaměstnanců, která rušena budou. Děkuji a tímto přistoupíme k další interpelaci pana poslance Huberta Langa. Prosím. Děkuji, paní předsedající.

To všechno tady již bylo mnohokrát zmíněno.

Už se trošičku lišíme v té finanční pomoci.

Prosím, pane ministře.

Tady v opozičních výrocích silných opozičních politiků se najednou mluvilo o těch, kteří přecházejí slovenskočeskou hranici, někde se plíží a ilegálně ji překračují, a já jsem byl první, kdo tady vystoupil, a říkal jsem: Vůbec nechápu souvislost tohoto s migračním paktem, azylovým migračním paktem, o které se v této chvíli bavíme.

Takže ano, já s vámi souhlasím, ta diskuse byla zatížena velmi špatnou definicí toho, o čem se bavíme. A bohužel, v té diskusi bylo i odmítnuto několikrát, že by vaše vláda, respektive vláda hnutí ANO se sociální demokracií,vůbec uvažovala o nějaké solidaritě a podpoře migračního a azylového paktu. To prostě není pravda. Anebo byl falešný mandát vlády z roku 2020, protože ten mandát byl jasný: azylový a migrační akt přijmout, pokud budou dodržena stávající pravidla, a to znamená red line v tom, že nebudou povinné relokační kvóty na tom se nic nezměnilo v pozici této vlády a že budou hledány a to byl ten druhý obecně formulovaný bod že budou hledány flexibilní formy solidarity. A flexibilní formy solidarity jsme i my zakomponovali do tohoto. Jsou tam tři.

A co se týče těch lidí, o kterých mluvíte, a ten přepočet jako takový, ten přepočet samozřejmě ještě bude vytvářen technickými normami.